Musíme si uvědomit, že nejsme zdaleka jedinou evropskou zemí, která by měla nadějné zdroje lithia. Samotné ložisko Cínovec leží zhruba ve dvou třetinách na našem území, jednou třetinou však leží také na území Německa.

Druhým typem Táži se, jestli paní poslankyně má doplňující otázku.

Děkuji. Slovo má pan ministr průmyslu Tomáš Hüner.

Nemyslím si, že bychom nepřipravili veškeré věci, které by vedly k tomu, abychom se korektně a seriózně byli schopni rozhodnout, jestli memorandum zrušíme, nebo ne a jaké z toho plynou České republice závazky. Chceme se chovat s péčí řádného hospodáře, vyhodnocení bude v brzké době.

Pane ministře, děkuji. Dovolte mi přečíst omluvu.

Připraví se paní poslankyně Pavla Golasowská a pan ministr Vojtěch Adam, který bude interpelován. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem tady minulý týden, když se projednávala důvěra vládě, přinesl téma, které považuji za důležité, a to je ochrana vody.

Bohužel jsem minulý týden odpověď nedostal, tak bych rád využil dnešní interpelace a položil dotaz znovu a malinko jinak. Mě překvapilo, jakou odezvu vystoupení mělo.

Ministerstvo životního prostředí chce povolit těžbu štěrkopísku mezi obcemi Uherský Ostroh a Moravský Písek na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje.

Jednak kdy dojde k jmenování rozkladové komise. Za druhé, jestli Ministerstvo životního prostředí bude brát toto rozhodnutí vážně, jako závazné. A třetí poprosil bych pana ministra, jestli by mohl nějak vlastními slovy věc shrnout pro veřejnost. Slovo má pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Děkuji za ten dotaz, vážený pane kolego.

On nemůže vzít do úvahy ani počet petic, ani počet nespokojených lidí, on prostě musí vzít do úvahy pouze holá fakta.

Mám teď k dispozici čtyři posudky hydrogeologické, geologické, které jednoznačně říkají, že těžba nebude mít žádný negativní vliv na podzemní vody.

My jsme udělali zcela nadstandardně další posudek, měli jsme dva, jeden základní, druhý oponentní a ještě jsme si udělali další oponentní posudek, který potvrdil naše stanovisko.

Proto jsme si nechali udělat další oponentní posudek na tento posudek a ten posudek znovu řekl, že to nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí.

Nic se nestalo, nikdy to nebylo ohroženo. A najednou tam přišel konkurenční projekt, a teď ho vůbec nechci hodnotit, a objevily se tyhle problémy. Takže jsou na to různé názory.